To také považuji za velmi důležité, protože zákon obsahuje podrobnou úpravu plánovacích smluv, která poskytuje obcím a investorům větší jistotu ohledně toho, co může být obsahem jejich vzájemných závazků v oblasti budoucího využití území, zejména při budování veřejné infrastruktury. Obec může v územním plánu stanovit uzavření takové smlouvy jako podmínku realizace určitého stavebního záměru. Ve smlouvě uzavřené na základě dobrovolné dohody stran se obec může zavázat, mimo jiné i podniknout kroky ke změně územního plánu, nebo jej naopak po určitou dobu neměnit. Tento závazek působí jen vůči straně či stranám smlouvy, není právní překážkou pro výkon pravomoci orgánů obce. Závazky investorů se tedy mohou týkat například i účasti na výstavbě veřejné infrastruktury nebo jiných staveb vyvolaných jejich záměrem v případě převzetí nákladů na tuto výstavbu nebo poskytnutí peněžního nebo věcného plnění za zhodnocení pozemku vydáním územněplánovací dokumentace. A dalším bodem je ten bod, o kterém se tady samozřejmě hodně diskutuje, a to je otázka odstraňování a dodatečného povolování staveb. Tento zákon zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolování staveb, takzvaných černých staveb, postavených bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami. Takovou stavbu bude možné kromě splnění všech dalších zákonných podmínek dodatečně povolit jen za podmínky, že stavebník jednal v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě. Zákon také výslovně stanoví, že pokud nebude žádost o dodatečné povolení stavby podána ve stanovené lhůtě, nelze stavbu dodatečně povolit.

Za těchto okolností stavební úřad stavbu povolí novým rozhodnutím, pokud se v opakovaném řízení prokáže splnění všech zákonných podmínek.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, já bych volně navázala na to, s čím jsem začala již včera při interpelacích a co jsem identifikovala z hlediska stavebního zákona a jeho účinnosti.

Jedná se o takzvaný změnový či doprovodný zákon, který v legislativním procesu doprovázel nový stavební zákon. Doprovodný zákon je tedy platný a velká část jeho ustanovení i účinných. Mění 58 jiných zákonů. Vedle toho, že zamýšlíte rozdělit samotný stavební zákon z hlediska účinnosti vedví, když úpravu pro obecné stavby odsunete a úpravu vyhrazených staveb necháte v účinnosti nabýt, si změnovým zákonem zaděláváte na další problém.